Karenční doba je jeden z mála motivačních prostředků, které máme k dispozici, a žádný účinný tolik není. Přemýšlejte tedy spíše o tom, jestli nějaký ještě do této situace nevnést, než tu dobu naprosto rušit.

Prosím, pane poslanče.

A já jsem získal zkušenosti v hornictví z nemocenské velmi razantní, velmi významné.

Když bylo těch 20 %, tak první vstup, který snížil tu nemocenskou, bylo to, že začal nemocenskou platit stát a zaměstnavatelé. Tím nám klesla nemocenská asi o 5 %, protože chlapi přišli domů s výplatou, kde dostali 14 dní od zaměstnavatele, ale stát mu to dal za dva měsíce.

Druhá oblast, kterou jsme řešili, bylo dárcovství krve.

Takže já si myslím, že z mého pohledu, a říkal tady kolega, že nemocenská se zneužívala, dneska na tom Paskově já jim rozumím. Vnímám to. Poslední faktickou poznámku pan poslanec Miroslav Opálka. A pardon, ještě ne, ještě pan poslanec Plzák. Děkuji. Já vím, že karty jsou rozdány, ale chtěl jsem reagovat na kolegu Hegera.

A když pan poslanec hovořil, jak je složité určit, jestli ten člověk je, či není nemocný, tak bych chtěl říci, že je i složité určit u člověka, který není odborně znalý, jestli tím, že nepůjde na nemocenskou, si neublíží tak, že třeba pro ten systém a pro stát bude daleko dražší, než kdyby šel. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty, máte slovo.

A pokud zaměstnavatel žádá po lékaři sdělení, co vlastně tomu pacientovi je a jak dlouho asi bude nemocen, tak se to nesmí od nás dovědět. Bylo tady řečeno, že není morální, aby někdo ohrožoval své zdraví za mrzký peníz tím, že ho nedostane, a překonával se. Úplně druhý příměr je, že jsou zaměstnavatelé, kteří bonifikují zaměstnance, aby nebyli neschopní, a je to úplně stejná morální otázka mám mu za mrzký peníz, abych něco dostal navíc, radši chodit také do práce nemocný? Je to tedy taky špatně? To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Jestliže se již nikdo další nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně paní zpravodajky. Není zájem. Budeme tedy nejprve hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, tak jak byl přednesen. Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh na zamítnutí byl přijat. Je tady zájem o kontrolu hlasování.

Tak zdá se, že...

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Zpochybňuji hlasování. Budeme tedy hlasovat o námitce, kterou přednesl pan poslanec Šidlo. Zahajuji hlasování o námitce, kterou přednesl pan poslanec Šidlo. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Budeme tedy hlasovat znovu o návrhu na zamítnutí. Odhlašuji vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tak a je tady nová námitka. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se. Děkuji mockrát. Já se také omlouvám, ale vy musíte...